br. 147. Predlagatelj akta je Vlada RH. Rasprava je zaključena. Amandmane su podnijeli zastupnik Veljko Kajtazi, zastupnik Marin Škibola, zastupnik Stjepan Kovač, zastupnik Predrag Matić, Klub zastupnika Živog zida i SNAG-a, Klub zastupnika HNS-a Liberalni demokrati, Klub zastupnika GLAS i HSU, Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista, Klub zastupnika HDZ-a i zastupnik Hrvoje Zekanović. Molim predstavnika predlagatelja da se očituje o podnesenim amandmanima. S nama je ovdje državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak. Pa idemo redom. Prvi amandman je onaj Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskom saboru. Ovaj amandman Vlada ne prihvaća a kao obrazloženje navodim da se ovim zakonom propisuje postupanje sa životinjama tijekom njihova korištenja, međutim izuzimaju se određena područja korištenja životinja koje su uređene posebnim propisima kao što je slučaj sa propisima koji se odnose na gospodarenje lovištem i divljači.

Želite li se očitovati?

Zakon o lovištima to definira. Ali ja bih vas podsjetila da i Zakon o zaštiti životinja kaže sljedeće da je zabranjeno životinju usmrćivati ih, nanositi im bol, patnju, ozljede te ih namjerno izlagati strahu i bolestima protivno odredbama ovog zakona. Jednako tako da je zabranjeno pucanje u životinje bez obzira na vrstu oružja ili sprave za pucanje osim za potrebe omamljivanja ili usmrćivanja životinja u skladu sa odredbama Uredbe. Bilo bi samo usklađenje sa ostalim odredbama Zakona o zaštiti životinja i zaista je čest slučaj da se u lovištima dešava usmrćivanje pasa i mačaka. Onda molim vas pristupimo glasovanju o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo na amandman br. 2. Kluba zastupnika Živog zida i snage. Izvolite. Ovaj amandman Vlada ne prihvaća a razlozi su isti kao u navedenom obrazloženju, u prethodnom obrazloženju. Kolega Bunjac, izvolite.

Onda nema potrebe za glasanjem, povlačim amandman, sada smo glasali. Prihvaća? Postaje sastavni dio zakona. 4. amandman Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Ovaj amandman Vlada ne prihvaća a kao obrazloženje navodimo da je zakonom zabranjeno obučavati životinje za borbu, organizirati borbe životinja osim tradicionalnih natjecanja bikova ili sudjelovati u njima, posjećivati ih i oglašavati te u vezi s borbama organizirati klađenje i sudjelovati u klađenju. Gospođa Majda Burić je u svojoj knjizi „Zaštita nacionalnog blaga u svjetlu europskog prava“ iz 2007. godine u dijelu Primjeri iz registra nematerijalne kulturne baštine i prijedlozi za prijavu navela kao poznati narodni običaj bodenje bikova koji se u Hrvatskoj stoljećima njeguje kao tradicionalna pučka vrednota a o čemu govori i Jevgenij Paščenko u svom dijelu „Etnogeneza i mitologija Hrvata“ Tradicionalno natjecanje bikova se spominje od 1890. godine a organizirano se održavaju već 22. godine i pri tome se ne bilježe teže ozljede bikova niti njihovo međusobno usmrćivanje jer životinje često niti ne ostvare fizički kontakt a nisu zabilježene ni teške posljedice po zdravlje i dobrobit životinja. Borbe životinja nisu regulirane pravnom stečevinom EU koje je Hrvatska u potpunosti preuzela u nacionalno zakonodavstvo tako da svaka država članica može donijeti nacionalne propise kojim isto uređuje. Kako EU pridaje veliki značaj kulturnom nasljeđu država članica koje zadržavaju svoju nadležnost na području kulture te s obzirom da je navedeni običaj sučeljavanja bikova zanimljiv i u turističkom i kulturnom smislu u pojedinim područjima RH kao što je to slučaj i u nekim drugim zemljama Europe predloženo je i njegovo zadržavanje u skladu sa ovim zakonom. Kolegice Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Ja bih se malo vezala na državnog tajnika za zadnje riječi koje je rekao, zaista neke druge zemlje EU gdje je tradicija borba bikova i gdje kada ih spomenemo je borba bikova nešto što je sinonim za njih nema više borbe bikova, odnosno apsolutno je, kreće zabrana a mi se dalje ostavljamo to, apsolutno i rasprava, kada je bila rasprava o zakonu o tome smo raspravljali. Dakle da se bikovi izlažu, da se pokazuju kakvi oni jesu, tu nema nitko protiv, no međutim da imamo borbe, da se životinje huškaju jednu na drugu, da se razvijaju najniže strasti je apsolutno neprihvatljivo i tražimo glasanje o ovom amandmanu. Pristupimo glasanju o amandmanu kojeg Vlada ne prihvaća.

Izvolite kolega Škibola. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Smatram da ako ne prihvatite ovaj amandman da se radi o čistoj diskriminaciji u pravnom aktu zato što vi ovdje navodite da je zabranjeno huškanje životinjama, a ostavljate u zakonu bikove. Po čemu se bikovi razlikuju od ostalih životinja? Smatram da se bude li se ovaj amandman odbio moj, da bi moglo doći do toga da netko preispituje na Ustavnom sudu ovu odredbu. Tražim glasanje. Pristupimo glasovanju o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova. On postaje sastavni dio zakona. Broj 7. Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Vlada ne prihvaća. Kao obrazloženje navodim da se s obzirom da se u natjecanju povlačenja trupaca koriste konji koji se koriste za rad i koji su uzgojeni u tu svrhu, te koji svojom tjelesnom građom prilagođeni za pomoć čovjeku pri obavljaju određenih teških poslova ista se mjerila moraju primijeniti i kod natjecanja o povlačenju trupaca, te konji koji ne smiju biti prisiljeni teškim sredstvima na napore koji prelaze njihove tjelesne mogućnosti. Životinje ne mogu koristiti u natjecanjima, se mogu koristiti u natjecanjima tek po izdavanju suglasnosti veterinarskog inspektora, te se natjecanje provodi pod nadzorom Veterinarske inspekcije. Kolega Bunjac izvolite. Očitovanje. Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Naše je mišljenje da nema nikakve potrebe za trkama konja koji vuku velike terete iz razloga jer ta natjecanja nemaju nikakvu drugu svrhu osim puke zabave. Znači, niti imaju neku radnu svrhu, niti imaju neku edukativnu svrhu, a u svakom slučaju konji su izloženi velikom stresu, moguće su ozljede i to vrlo teške. I smatramo da takva natjecanja uznemiruju i ne samo životinje, nego i mnoge građane i iz toga razloga tražimo da se ovaj amandman prihvati i tražimo glasanje. Glasujmo onda o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 8. Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Vlada ne prihvaća ovaj amandman sa obrazloženjem isto kao kod prethodnog amandmana. Dakle, riječ je otprilike o istom amandmanom kao što je obrazložio kolega prije mene. No međutim, zaista ovaj amandman je uložen iz razloga što je izazvalo zgražanje građana način na koji se dešavaju te aktivnosti i stoga molim da se glasa o ovom amandmanu. Onda pristupimo glasovanju o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Niti ovaj amandman nije dobio potreban broj glasova. Amandman broj 9. zastupnika Predraga Matića, izvolite. Vlada ne prihvaća ovaj amandman kao i u slučaju prethodna dva amandmana. Kolega Matić, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, gospodine državni tajniče donosimo jedan dobar Zakon o zaštiti životinja koji nas svrstava u sam vrh europskih zakonodavstava. U mnogim situacijama mi njima vrlo malo ako smo uopće mi negdje prijatelji. Međutim, ovo što se stavlja pod tradicijsko vučenje trupaca. Mi smo u članku 5. predložili da se doda to da se zabranjuje da natjecanje konja u povlačenju trupaca i uistinu točke 7., 9., 11., 12., 24. govore o tome da se zaštite životinje u situacijama kada to izaziva bol, patnju i sve. I predlažem za kraj da bi, naravno tražit ću glasanje, ali predlažem organizatorima takvih natjecanja da stave, da župani, načelnici, gradonačelnici, ministri, saborski zastupnici a na kraju sad ste spomenuli bilo bi dobro da i veterinarski inspektor također sudjeluje u takvim natjecanjima. To bi sigurno bilo bolje i zanimljivije za publiku nego jadni konji. Hvala. Ali bilo bi možda bolje da se borimo kao bikovi. Ništa, dajem onda na glasovanje i ovaj amandman koji Vlada ne prihvaća.

Utvrđujem da ni ovaj amandman nije dobio potreban broj glasova. Prelazimo na amandman broj 10. Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a. Vlada prihvaća ovaj amandman. Postaje sastavni dio zakona. Postaje sastavni dio zakona. I ovaj postaje amandman sastavni dio zakona. I ovaj amandman Vlada prihvaća. I taj amandman postaje sastavni dio zakona. Amandman broj 14. zastupnika Veljka Kajtazija. Ovaj amandman Vlada prihvaća. Ovaj amandman se proširuje [[Upadica predsjednik: Ne prihvaća ili prihvaća?]] Prihvaća. Prihvaća.

Hvala. Onda idemo na amandman broj 15, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Vlada ne prihvaća ovaj amandman. U skladu s odredbama ovog zakona jedinice lokalne samouprave imaju obvezu na području jedinice područne, odnosno regionalne samouprave, u kojoj se nalaze osnovati sklonište za životinje što može učiniti jedna ili više jedinica lokalne samouprave. Očitovanje u ime kluba, izvolite kolega Panenić. Hvala lijepo. Ja bi napomenuo samo da ste definirali da se mora najmanje jedno sklonište osnovati na području jedne jedinice područne regionalne samouprave. Na ovaj način moglo bi doći do jednoga kaosa gdje zbog nesuradnje lokalne samouprava možda dođe do više i nepotrebnih skloništa koja će biti pogotovo tada ekonomsko veliko opterećenje. Logika nalaže ako već jednom mora biti na području regionalne samouprave, da onda regionalna samouprava preuzme obvezu ako već nije osnovano, da bude osnivač. Ne ulazeći u financiranje samoga poduhvata. Može, pristupimo onda glasovanju o ovome amandmanu koji Vlada ne prihvaća. Utvrđujem da amandman nije dobio potreban broj glasova. Klub zastupnika HDZ-a. Amandman se prihvaća. Postaje sastavni dio zakona. Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća, s obzirom da se radi o poslovima na području pojedine jedinice lokalne samouprave, iste imaju obvezu organizirati i financirati sakupljanje životinja na svojem području.

Isto tako objašnjenje stoji, znači da ove poslove skupljanja, najučinkovitije bi bilo organizirati na području cijele regionalne samouprave uz uključivanje svih subjekata koji su zainteresirani, a to su lokalne samouprave. Mislim da to i je funkcija županija, da organiziraju, pogotovo oko poslova od zajedničkog interesa. Glasujemo o amandmanu koji Vlada ne prihvaća.

Amandman broj 18. isto tako Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Jedinice lokalne samouprave su dužne sudjelovati u financiranju i osnivanju rada skloništa na području jedinice područne, odnosno regionalne samouprave u kojoj se nalazi. Izvolite. Evo ja stvarno vezano za ovu obavezu moram reći da dolazi nam sad Zakon o financiranju lokalnih samouprava.